Takže si myslím, že to, co v tom krátkém čase ministerstvo předložilo, je smysluplné, je funkční, a já budu hlasovat pro tento návrh. Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu tímto končím a jenom poprosím pana navrhovatele, aby svůj požadavek na zkrácení lhůty na 48 hodin předložil i v podrobné rozpravě. Zahajuji tedy tímto podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu zde opakovat to, co zde řekl již kolega pan poslanec Zahradník z hlediska určitých rizik, a proto jsem si vlastně dovolil jen teď v podrobné rozpravě předložit, resp. odkázat na pozměňovací návrh, tedy na tabulku, která je součástí zákona, předložit pozměňovací návrh, který je zaveden v systému jako dokument 312.

Myslím, že z hlediska konkurenceschopnosti jsou naše firmy zatíženy všemi možnými předpisy tolik, že bychom měli držet nějaký selský rozum, a proto jsem předložil tento pozměňovací návrh k diskusi. Samozřejmě je otázkou, jak se potom kluby k některým pozměňovacím návrhům či k tomu základnímu přikloní. Děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, skutečně je to tak, že bychom měli s velkou mírou rozumnosti přistupovat k návrhům, které snižují konkurenceschopnost našich podnikatelů. Já se obávám, že návrh, který schválil výbor, by mohl takovýmto návrhem také být.

Takže děkuji.

Děkuji. Myslím si, že už došlo k odsouhlasení bodu na páteční jednání, ale přesto bych si dovolil požádat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin a zařazení tohoto bodu na páteční jednání Sněmovny. Děkuji vám. Děkuji.

Dobrá tedy. Ještě se zeptám, jestli je někdo přihlášený do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Ještě pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych dal protinávrh. Jestliže tento bod programu byl schválen jako poslední bod zařazený na jednání třetích čtení v pátek, tak není třeba zkracovat na 48 hodin.

Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím a ptám se, zda chce pan navrhovatel udělit závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Mám tady požadavek na odhlášení, tedy vás všechny odhlašuji. Prosím o znovupřihlášení. Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro.

Tímto hlasování končím.

Končím druhé čtení tohoto návrhu.